Upozorňuji všechny poslance a interpelované členy vlády, že ihned po skončení interpelací na předsedu vlády Andreje Babiše zahájíme blok interpelací na ostatní členy vlády. Nyní dávám slovo poslanci Lubomíru Zaorálkovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Andreje Babiše. Prosím, pane poslanče. Já se omlouvám. Dobrý den, děkuji, pane předsedo Sněmovny.

Na to je navázáno dvakrát, třikrát tolik dalších. Ukázalo se, že ta společnost má velký potenciál. Pamatuji si jeho výrok, že ví, že ty nejlepší oceláře na světě má právě na Ostravsku. Takže my se nemáme za co stydět.

Já vám děkuji, pane poslanče, za přesné dodržení času.

Prosím, pane premiére. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, tak my samozřejmě tento případ sledujeme. Já se chystám tu firmu navštívit.

Ono to na začátku vypadalo, že jsme to zprivatizovali skvěle. Teď už to vypadá míň.

My určitě to sledujeme.

OKD dokonce nabírá nové lidi, 340 nových lidí, má miliardové zisky, uzavřeli Paskov, nic se neděje a funguje. Takže my předpokládáme, že o tu firmu bude velký zájem z hlediska privátních investorů. A pokud by to tak nedopadlo, tak samozřejmě... Teď chápu, že si je asi nekoupili, protože sami asi uvažují jiným směrem. V případě, že by to nastalo, tak my to samozřejmě budeme sledovat, a pokud vím, tak už probíhají nějaká vyjednávání o prodeji do soukromých rukou. A já si myslím, že o tu firmu bude zájem.

Děkuji vám, pane premiére. A ptám se pana poslance, zda má zájem o doplňující otázku. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče.

Neúspěch jednoho s sebou táhne ty ostatní, takže je to vlastně celek a ty problémy je třeba řešit v rámci toho celku. Myslím si, že existuje celá řada způsobů, jak se do toho dá vstoupit, a Evropská komise má povinnost hájit zájmy členských států.

Děkuji za odpověď. Děkuji. Pan ministr má zájem reagovat.

Takže sleduji to osobně.